Děkuji za slovo.

Vážená paní ministryně, obracím se na vás jako už poněkolikáté ve věci rekodifikace civilního procesu. Například by mě zajímalo, jestli stále ještě funguje nejenom formálně, ale i materiálně velká rekodifikační komise, kterou vede pan místopředseda Nejvyššího soudu Fiala.

Poprosím paní ministryni o odpověď.

Nejprve byl připraven pracovní materiál tzv. teze věcného záměru, který byl v loňském roce představen veřejnosti a byl diskutován.

Lavickým setkala a shodli jsme se na tom, že je potřeba trošku přidat na tempu, aby ten věcný záměr spatřil světlo co nejdříve. Takže zapracování připomínek se věnovaly další dvě schůzky pracovní komise. Ta dále funguje. Jedna byla před létem a druhá byla v listopadu.

Velmi děkuji, paní ministryně, za odpověď. Já jsem myslel tu původní velkou komisi, kde bylo asi 40 lidí, a tu pan Fiala vedl.

Děkuji za slovo.

A chtěl bych se zeptat, jestli se za tu dobu myslím, že jsem interpeloval před půl rokem, možná rokem ta jednání se saskou stranou ohledně financování nebo nějaké koncepční přípravy a dalších kroků posunula dále a případně jakým směrem. Poprosím pana ministra o odpověď. Děkuji za slovo.

Samotná železniční trať je provozována na českém území dnes téměř až na státní hranici. Znovuvybudování chybějící železniční tratě je tedy prakticky plně v kompetenci německé strany.